Já jsem nechtěl říct, že nebudeme o nich hlasovat. My o nich musíme hlasovat. Ale doporučil bych, abychom je nepřijali, protože jinak vytvoříme legislativní zmetek. Každý se zařiďte, jak chcete. Tak, pan zpravodaj má pravdu. Poprosím pana zpravodaje, aby znovu přednesl, o čem budeme hlasovat, a řekl nám své stanovisko.

Stanovisko prosím.

Pan předseda Stanjura se hlásí s přednostním právem. Prosím, pane předsedo. Já tedy nejsem naštěstí členem toho výboru, ale právě jsem se dozvěděl jako nečlen výboru, že pokud se budeme řídit odborným doporučením výboru, tak vyrobíme legislativní paskvil. Rozumím tomu dobře? Já bych to chtěl vysvětlit. Tak prosím o vysvětlení pana zpravodaje.

Já prostě... To se občas stane, pane předsedo, že výbor hlasuje pro paskvil. Tak to bylo stanovisko pana zpravodaje. Nyní prosím tak pan zpravodaj ještě.